10.

Ještě než se ujme slova, požádám pana poslance Lukáše Pletichu, který je zpravodajem ústavněprávního výboru a také výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, aby zaujal místo u stolku zpravodajů a věnoval se rozpravě. Pane ministře, máte slovo. Děkuji za slovo.

Předkládaný zákon nabude účinnosti shodným dnem. Ústavněprávní výbor vznesl k návrhu zákona dva pozměňovací návrhy. První z nich reaguje především na vývoj souvisejících sněmovních tisků a odstraňuje některé legislativně technické nedostatky tohoto návrhu. Dovolte mi poděkovat členům ústavněprávního výboru za spolupráci při vypracování tohoto prvního pozměňujícího návrhu. Druhý pozměňující návrh ústavněprávního výboru se týká rozhodování o odvolání proti rozhodnutí služebního funkcionáře podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Navrhované řešení věcně odpovídá řešení obsaženému ve vládním návrhu zákona, kterým se mění zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, který vláda předložila Poslanecké sněmovně 6. února 2017 jako sněmovní tisk 1024. Moje stanovisko i k tomuto druhému pozměňovacímu návrhu je kladné. K ostatním případným pozměňovacím návrhům se vyjádřím v rámci debaty. Děkuji za pozornost. Děkuji panu ministrovi vnitra Milanu Chovancovi. Dále byl tisk přikázán výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj jako dalšímu výboru.

Pane zpravodaji máte slovo za oba výbory. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, tímto návrhem zákona se zabýval garanční výbor, tím byl ústavněprávní výbor, který přijal pozměňovací návrhy, které máme ve sněmovním tisku. Rovněž se tím zabýval výbor pro veřejnou správu, který vlastně žádné pozměňovací návrhy nepřijal.

Samozřejmě, pane zpravodaji, máte šanci si doplnit své dokumenty.

Prosím, pokračujte. Děkuji. Omlouvám se za zdržení.

Ano, děkuji, pane zpravodaji.

Není tomu tak, jste řádně přihlášen do rozpravy. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych obrátit vaši pozornost k dvěma pozměňovacím návrhům, které jsou uloženy pod sněmovním tiskem, ke kterému se pak přihlásím v podrobné rozpravě, a týkají se datových schránek. Ale datové schránky už v přestupkovém zákoně jsou, takže to, co navrhuji, je pouze novela paragrafů, které už v přestupkovém zákoně jsou. Současná situace kolem datových schránek je poměrně složitá, protože na konci roku 2017 končí smlouvy s Českou poštou. Byly navrženy různé varianty, jak toto řešit. Běží nějaká výběrová řízení, podrobnostmi se nebudu zabývat, bude se jimi zabývat hospodářský výbor na svém nejbližším zasedání.

Tyto prostředky konzumují převážně dodavatelé z třetí strany. Ovšem datové schránky jsou využívány na velmi malou část své kapacity, a to jak co se týká počtu datových zpráv, tak se to týká také množství zřízených datových schránek. Tím vlastně datové schránky a jejich podávání se staly něčím unikátním v Evropě, protože jsou dražší, než když se dělá obyčejná korespondence. První se týká povinnosti vlastnit datovou schránku.

Od té doby ovšem vznikl veřejný rejstřík, který zahrnuje další organizace, které tam podle rejstříkového zákona patří.

Můj návrh směřuje tedy k tomu, aby povinnost vést tyto datové schránky byla určena také těmto subjektům, tzn. všem subjektům, které jsou zapsány ve veřejném rejstříku.

Dá se odhadnout, že tato změna ušetří 50 až 100 milionů veřejných prostředků, které se ročně vynakládají na tisk listinných zásilek a doporučené doručování. Je možné, že tak jako to bylo u zavádění datových schránek, v té první fázi vznikne možná nějaký přechodný odpor k tomu, že datové schránky budou zřizovány povinně.